Začínáte už používat cenzura, názorová šikana, zneužívání Ministerstva vnitra k odstranění názorové a politické konkurence. Mimochodem

A abyste se podívala taky do slovníku třeba cizích slov, co znamená slovo extrémní, tak vás poučím.

A to jsou tam třikrát vyšší platy než v České republice a jsou to země obklopené spoustou, spoustou rozvojových zemí.

Takže Turecko má jasný politický náhled na to.